Proto jsem velmi zklamán odpovědí pana premiéra.

Za to prostě hnutí ANO zodpovídá a je to neuvěřitelná ledabylost.

Ano, rozumím.

Projednávání odpovědi na písemnou interpelaci. Dobře, rozumím. Myslím, že to je procedurální návrh, o kterém můžeme dát hlasovat. Zazněl návrh pana předsedy Michálka, abychom přerušili projednávání odpovědi na jeho písemnou interpelaci směrem k předsedovi vlády Andreji Babišovi do přítomnosti pana premiéra. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Dosáhli jsme potřebného počtu přítomných poslanců. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Přerušujeme projednávání odpovědi na písemnou interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci elektronického spisu do přítomnosti pana premiéra. Další odpověď na písemnou interpelaci. Děkuji za upozornění. Pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

My jsme nehlasovali o spokojenosti nebo nespokojenosti.

Máme před sebou další interpelace.

Děkuji za slovo.

Chtěl jsem říct, že v této věci elektronického spisu jsme to odmakali za pana premiéra, protože jsme podali návrh. Ten zavádí elektronický oběh dokumentů na velkých úřadech, to, že si spisy začnou úřady vyměňovat elektronicky.

Elektronické spisové služby dneska ani nechrání osobní údaje, které mají chránit. Návrh na digitalizaci státní správy je připraven.

Kontroluji omluvy.

Děkuji za slovo.

Je to přibližně třikrát až čtyřikrát levnější, než je to na trhu.

Částka je prostě dramaticky nižší, protože byty jsou určeny pro lidi, kteří mají nějaké sociální potřeby.

A to jsou opravdu sociální případy, které nevyřeší nějaká pravicová politika. Ti lidé, těm se nedá říct: Běžte si najít lepší práci!